Několik volebních období už je to dlouhodobý problém, školství je bráno, někdy mám pocit, jako takové nechtěné dítě, ministři školství se střídají jak na běžícím pásu a školství tím skutečně dost znatelně trpí.

Takže já ještě jednou vás prosím, abyste tuto výzvu podpořili.

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tady jako předseda výboru vystoupil s tím, že bych chtěl, aby i naši kolegové z klubu podpořili tuto výzvu, protože peněz ve školství v rámci IROPu je skutečně o 7 miliard méně a nezbývá než hledat další zdroje, jak rozvoj těchto školek, škol dále podpořit. Takže já to považuji za důležité, myslím si, že moc variant nemáme, je třeba se k tomu přihlásit.

Také děkuji a ještě se ujistím, zda někdo nemá zájem o přihlášení do obecné rozpravy? Není tomu tak, takže všeobecnou rozpravu končím. Nikoliv. A nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné a opět nevnímám přihlášky, nicméně bylo by třeba, aby tam zazněl přinejmenším odkaz na návrh usnesení.

Také děkuji, a já tedy, poněvadž není zájem o další přihlášku, končím podrobnou rozpravu. Ještě s přednostním právem pan předseda. Prosím.

Ještě načtu v mezičase došlé omluvy.

A my můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení.

A pokud tedy není námitka proti hlasování vcelku není. Já jsem zahájila hlasování.

Kdo je případně proti? A v hlasování 55 hlasovalo 144 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nula. Čili konstatuji, že ten návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu zpravodajovi a končím tímto projednávání tohoto bodu.